A nezapomeňme na to, že v rámci projednávání rozpočtu paralelně putuje s rozpočtem i rozpočtový výhled a výdajové stropy.

Takže to jsou všechno věci, které bych byl rád, aby vláda brala velmi vážně.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vy řeknete to, co se stalo, se stalo úplně samo. Vy na tom nemáte žádnou zásluhu, vy na to nemáte žádný vliv. Děkuji. Prosím k mikrofonu paní... Prosím, máte slovo. Kolega to formulovat široce, ne adresně na mě. Ale přesto si myslím, že i pro jeho potřebu, prostřednictvím paní předsedající, zopakuji, co jsem řekl, pokud jde o ta dobrá čísla za letošní rok. Je to věc, která se nemusí opakovat, protože je pohříchu účetního charakteru.

Čili to není něco, co se bude dít každý rok. Jednorázově se to projevilo, ale od té doby nám dluh zase roste.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych i já svým příspěvkem ve třetím čtení ke státnímu rozpočtu obhájila své pozměňující návrhy.

Vážené kolegyně a kolegové, slíbila jsem svým kolegům a kolegyním v sociálních službách, že budu hájit jejich práci na všech úrovních a že vás budu přesvědčovat o jejich potřebnosti, kvalitě, rozvoji, ale také o navýšení platů, aby mohli žít důstojný život pracujících lidí.

Velmi mě potěšilo, že ve druhém čtení se řada z vás vyjadřovala k navýšení pracovníků pozitivně, a já si toho velmi vážím a děkuji vám za to.

Vážené kolegyně a kolegové, to nejde. Nemůžeme nechat napospas lidi, kteří naši pomoc potřebují a bez naší péče se neobejdou. Zaměstnanci to řeší po svém a odcházejí tam, kde jim dají větší plat, a to není přece náš cíl. Senioři a zdravotně postižení budou v naší společnosti stále a je potřeba jim zajistit kvalitní péči, protože se to dotýká každého z nás, našich rodičů a bude se to dotýkat v budoucnu i našich dětí. Nechci na někoho z vlády svalovat vinu, kdo za to může, nebo nemůže. My teď a tady máme možnost to změnit a já bych vás, vážené kolegyně a kolegové chtěla požádat, možná i poprosit o to, abyste tyto pozměňující návrhy schválili.

Přesto připomenu částku 8 515 korun.

Chci, abyste si uvědomili propast, která je mezi těmito platy. Přitom vyžadujeme u zaměstnanců velmi odbornou fyzicky i psychicky náročnou práci. Slyšeli jste od mě ve druhém čtení, co všechno musí vykonávat, a proto mi nezbývá nic jiného než žádat o podporu pozměňujících návrhů ve prospěch zaměstnanců v sociálních službách. Nic se neudělá samo. Když přijdeme se změnou, v našem případě pozměňujícím návrhem, který může změnit život lidem v různých oblastech. Já přicházím s pozměňujícím návrhem, který má zlepšit platové ohodnocení pracovníků v sociálních službách, a je na odpovědnosti každého z nás, jak se k tomu postavíme a jakou budoucnost připravíme v tomto případě v sociálních službách a jak kvalitní služby budeme poskytovat prostřednictvím zaměstnanců. Kvalita se musí ocenit a zaplatit, jinak to nejde a v této oblasti ani nepůjde.

Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Seďa.